Děkuji, pane místopředsedo.

V souladu s příslušným ustanovením jednacího řádu Poslanecké sněmovny obsahuje žádost Okresního soudu v Chomutově vymezení skutku, o který jde, a jeho předpokládanou právní kvalifikaci.

Po přednesení zpravodajské zprávy pana poslance Marka Bendy a po rozpravě výbor projednávání žádosti Okresního soudu v Chomutově ukončil a jednomyslně přijal usnesení č. 45, které vám bylo rozdáno na lavice.

Pane předsedo, děkuji a prosím zpravodaje výboru pana poslance Marka Bendu, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji za pozornost.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dneska tedy již potřetí k této věci.

Postoloprty je městečko s pěti tisíci obyvateli v Ústeckém kraji. Jedná se o sociálně vyloučenou lokalitu.

Myslím si, že to není normální. Zastupitelstvo města rozhodovalo pouze o jedné podané nabídce, a to nemovitosti, která se nemohla od roku 2008 prodat z důvodu špatného technického stavu. Nikdo jiný nenabídl za tuto nemovitost více jak jeden milion korun. Pokud bych hlasovat znovu o prodeji této nemovitosti, hlasoval bych naprosto stejně.

Je zarážející, že státní zástupkyně toto stanovisko nebrala vůbec v potaz. Jsme první případ, který za kladné stanovisko a přesné splnění dikce zákona stojí před soudem.

Naše odhady a následně znalecký posudek za cenu v místě obvyklou, která byla ve znaleckém posudku 1 milion 100 tisíc korun, také státní zástupkyně účelově neakceptovala.

Dále byl proveden dohled Ministerstvem spravedlnosti, odboru justičního dohledu, který říká, že zadaný znalecký posudek Policie ČR vykazuje vady. Státní zástupkyně také tento dohled nebrala vůbec na vědomí. Tolik stanovisko Pavla Růžičky. Děkuji panu předsedovi. Já tedy otevírám všeobecnou rozpravu a nemám přihlášené žádné poslance. Mám, ano, tak počkejte, takže postupně.

Děkuji, vážený pane předsedající.

A musím konstatovat, že většinou ty podněty dává neúspěšná opozice, aktivisté a strany, které jsou neukotvené, které si myslí, že trestním stíháním prostě vyřeší svůj politický problém. To se nevyřeší. A ať je to případ tady ve Sněmovně a týká se kohokoliv, tak žádné trestní stíhání žádný politický problém podle mě nikdy nevyřešilo a ani nevyřeší.